Bavíme se stále o 2,5 miliardy korun českých daňových poplatníků, abych to jenom zopakoval.

Pane předsedo

Předseda Poslanecké sněmovny podle požadavku poslanců svolal schůzi na ty body, které jsou předmětem této schůze. Ten jsme schválili a rád bych, aby každý, komu bude uděleno slovo, se toho tématu držel. Pane předsedající, tento bod se jmenuje Informace vlády o nákupech zdravotnického materiálu a podílu v soukromých firmách či jiných zvažovaných intervencích. Ale to se netýká zdravotnického materiálu, pane poslanče. Já nevím, jak vám to mám vysvětlit, jestli si dobře rozumíme.